Děkuji.

Dále budeme hlasovat o D64.

Dále F.

Dále o C1 a poslední hlasování budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji. Slyšeli jste návrh procedury hlasování. Jsou k němu připomínky?

A jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o proceduře hlasování v hlasování 176, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena, budeme podle ní pokračovat.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Dalším bodem je bod číslo 86. Já bych prosil předsedy vládních politických klubů, aby zajistili přítomnost ministrů, kteří budou předkládat jednotlivé návrhy zákonů. První je pan ministr Pelikán, kterého tady ale nevidím.